Faktická poznámka pan poslanec Kalousek. Děkuji ministrovi kultury za emotivní vystoupení. Můžeme si udělat seminář na rok 2011, můžeme si udělat seminář na situaci, kdy nám opravdu nic jiného nezbývalo, abychom přesvědčili trhy, že nám půjčovat mohou. Já se bavím o tom, co bude.